My máme a myslím, že dneska budou publikována čísla na nezaměstnanost my máme de facto nulovou nezaměstnanost, protože ti, kteří jsou nezaměstnaní, tak vlastně ani nechtějí pracovat.

Nebudou. Nebudou, jo?